Zákon vytváří klamné očekávání a naděje tím, že o dotaci může nově požádat nejen vlastník kulturní památky, ale i vlastník stavby na památkovém území, která není prohlášena za kulturní památku. To zmnohonásobí počet vlastníků, kteří mohou žádat, avšak finanční prostředky se nezvětší. Za situace, kdy jsou stovky památek vážně poškozené, je to spíše politické gesto. Není jistě obecně špatné. Navrhovatelé říkají, že vlastníci památek i vlastníci staveb na památkově chráněném území, které prohlášené památkou nejsou, mají vlastně stejné povinnosti, ale různá práva. Jenže to je právě ta chyba. Vlastníci prohlášených památek by měli mít povinnost větší. Stavby jsou přece jmenovitě prohlášenou památkou. Potom by tento systém byl spravedlivý. Jenže z návrhu zákona není vůbec zřetelně jasné, jaký je rozdíl mezi kulturní památkou a stavbou na památkově chráněném území, která památkou není. Zákon je zcela nevyvážený. Obsah některých významných činností je popsán nulově, kuse nebo nedostatečně, obsah jiných činností příliš podrobně na úrovni prováděcího předpisu. Zákon je celkově disproporční a vůbec nezachycuje realitu památkové péče.

Projektování úprav nemovitých památek nulová zmínka oproti záchranný archeologický výzkum: devět paragrafů, 888, 2 100 slov. Obsah závazných stanovisek: paragraf 52, 96 slov.

Navržený zákon navíc není koordinován se stavebním zákonem, takže jistě vyvolá také kompetenční spory mezi samotnými správními orgány veřejné správy, jejichž dopady opět pocítí občané. Zákon zcela špatně popisuje různé odborné činnosti a dokumentace, které se při obnově památek vykonávají, takže tyto dokumentace nebude možné z velké části podle zákona vůbec provádět. To platí zejména o stavebně historickém průzkumu a o restaurování. Přitom tyto dokumentace bude správní řízení podle návrhu zákona vyžadovat. To bude mít negativní vliv na všechny zúčastněné vlastníky, odborníky i úřední aparát a ztíží to obnovu památkového fondu a poškodí občany. Opak měl být cílem zákona. Efektivnost a transparentnost...

Není obvyklé, aby se vládnímu návrhu zákona tak vehementně bránily dotčené odborné profese. Takže pro to asi mají velmi vážný důvod.

Stanovuje namísto nich bez znalosti praxe vymyšlené složité a neefektivní byrokratické procedury a podmínky pro lidi, kteří v oboru odborně pracují. Zákon je diskriminační vůči odborným profesím. Některé reguluje, jiné ne.

Například zpracovatel stavebně historického průzkumu musí odevzdat do měsíce po vyhotovení tento průzkum památkovému ústavu pod pokutou půl milionu korun.

Přitom se jedná o velmi malou skupinu kvalifikovaných odborníků, kterých je celkem v republice asi 120. Představuje odborné jádro památkové péče. Stát by se měl starat, aby počet takovýchto lidí rostl, a měl by jim v jejich náročné práci pomáhat, a ne snižovat jejich počty zcela demotivující a finančně likvidující regulací. Jak se říká, drží se nad vodou. Nový zákon výkon restaurování naopak podstatně ztíží. Je to kontraproduktivní a nesmyslné. Bohužel.

Je to smutná výpověď o dnešních poměrech, nicméně je pravdivá. Znění i dikce zákona přistupuje ke kvalifikovaným osobám, odborníkům, kteří vykonávají regulovanou činnost, jako k delikventům, což je pro odbornou činnost zcela nepřijatelné prostředí a bylo to kritizováno autoritami oboru památkové péče opakovaně i v tisku. Ministerstvo kultury tvrdí, že zákon byl řádně připomínkován a projednán se zainteresovanými osobami a profesemi. Je známo, že hrubým způsobem a mocensky byly vyrovnány připomínky krajů nebo třeba České komory architektů.

Nesouhlasí s ním sdružení vlastníků domů, a jak je zřejmé z vleklého projednávání v Poslanecké sněmovně, i řada poslanců v Poslanecké sněmovně.

Kolegové poslanci, zdá se, věci rozumějí lépe než navrhovatelé. Ale zákon skoro šedesáti pozměňovacími návrhy zachránit nelze. Riziko nakonec nepovedeného a nefunkčního výsledku v tolika hlasováních o jednotlivých návrzích je příliš velké a památkový fond je příliš cenný.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Navrhuji tedy zrušení dvoukolejnosti památkové péče.

Nedefinuje, a proto je památková péče nechrání.